Děkuji za slovo, pane předsedající.

Velice lituji, že tento příspěvek předkládám až dnes. Byl jsem o něm informován včera, jsem ministrem financí měsíc, ale to mě neomlouvá a velice se omlouvám, že tento závažný příspěvek, protože se jedná o velice významné cifry, které jsou ve správě státní pokladny, vám přednáším právě dnes.

Pro dosažení nejlepší možné ceny je nutné obchod uzavřít v řádu minut, přičemž v případě korunových operací dochází k vypořádání během několika hodin. Obchody uzavírané v rámci řízení korunové likvidity státní pokladny jsou okamžitě účinné, zákon o registru smluv však stanoví, že smlouva se stává účinnou až dnem jejího uveřejnění. Některé operace na finančním trhu se uzavírají až odpoledne a jsou platné a účinné ještě týž den, a není tak možné z důvodu časové tísně zaručit uveřejnění příslušné smluvní dokumentace v registru smluv.

Totéž se týká také řízení likvidity státní pokladny.

Pokud bychom ponechávali z důvodu nemožnosti realizovat to tak, aby byla splněna zákonná povinnost registru smluv na účtě, tak se jasně jedná o nehospodárné nakládání s majetkem státu, protože v současné době v cizích měnách je úrok záporný a v českých měnách je velmi nepatrný. Dále pokud se týká případného vydání státních dluhopisů jinou formou než aukcí, například syndikovanou emisí používanou nejčastěji pro vydání dluhopisů denominovaných v cizí měně dle cizího práva, by potřeba uveřejnění smluvní dokumentace mezi Ministerstvem financí a protistranami mohla odradit případné zájemce na vedení či spolupodílení se na takovéto operaci, což by v konečném důsledku mohlo financování alternativními kanály zdražit, zkomplikovat, či dokonce úplně znemožnit.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec Vondráček. Prosím. Děkuji, pane místopředsedo.

Nicméně se domnívám, že odpovědí na tento problém může být novelizovaný článek § 8 odst. 2, podle kterého smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění, musí být uzavřena písemně nebo jiným způsobem umožňujícím uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv. Rozhodně to není zřejmě úhelný kámen nebo natolik zásadní věc, že by nám zabránila přijmout tuto novelu. Možná je věc řešitelná i v rámci výjimky i pro komoditní burzy, regulované trhy a obdobné způsoby nákupu. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Není to otázka této verze, kterou teď přijímáme. Je to otázka všech verzí registru smluv, které jsou předkládány. Netýká se to tedy pouze této verze. Já jsem to řekl, ale znovu to tady opakuji. Týká se to všech verzí registru smluv. Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Petr Kořenek. Prosím. Budu velmi stručný. Chtěl bych jenom upozornit, že jsem narazil na problém, že sice máme registr smluv, ale nikdo nedal peníze do škol pro lidi, kteří to budou realizovat. U naší školy to znamená půl úvazku, kde musíme najít peníze na mzdy, abychom byli vůbec schopni tomuto zákonu vyhovět. Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Sklenák. Pane poslanče Sklenáku, jste přihlášen s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Budu velmi stručný. Jen upozorňuji všechny, kteří jsou ještě přihlášeni, že máme zhruba 20 minut na to, abychom tuto novelu projednali a případně schválili. Pokud se tak nestane, víte, jak probíhal včerejší den a dnešní den, je možné, že se na ni už nedostane na této schůzi. Jenom chci velmi stručně zareagovat na to, co říkal pan ministr Pilný. V podstatě budiž projednávání zákona o registru smluv pro všechny mementem, pro ty, kteří se tady sejdou po volbách, že takhle se zákony tvořit skutečně nemají. Byl to jeden z prvních poslaneckých návrhů, který byl podán. Tehdy se tady řada lidí předháněla, kdo víc bojuje s korupcí. Pod tím návrhem je podepsán, pane ministře, mimo jiné váš předseda Andrej Babiš a předseda poslaneckého klubu Faltýnek, a všichni chtěli být podepsáni a všichni chtěli prostě ukázat, jak ten zákon je důležitý a jak s tím bojují. Toto je zcela zásadní norma, která téměř ve světě nemá obdoby. Měl to být vládní návrh, mělo být připomínkové řízení, a ne se takto předhánět, kdo více bojuje s korupcí. A proto nás ten zákon provází celé volební období a proto teď ani bych neřekl na poslední chvíli, ale skoro už po 12. hodině zachraňujeme, co se dá, protože v té praxi to způsobuje obrovské potíže. Takže my tady máme dneska před sebou rozhodnutí, jestli alespoň ochráníme některé ty subjekty, které se pohybují na konkurenčním trhu, a v podstatě tento zákon je ničí. Máme možnost alespoň toto napravit a tomu zákonu dát smysl, který původně jsme ti z nás, kteří podporovali myšlenku registru smluv, zamýšleli. Děkuji. Nyní tedy řádně přihlášení do rozpravy. Nejprve pan poslanec Jan Klán a po něm pan poslanec Zlatuška. Děkuji za slovo. Nebojte, nebudu příliš dlouhý, třeba půl hodiny atd., i když bych mohl být, protože já mám zájem na tom, aby tato novela byla přijata a byla schválena. Nicméně zde řeknu jeden poznatek. Kromě toho, že ta novela nějakým způsobem řeší dílčí problémy, tak si řekněme, že v ani jedné verzi registru smluv nejsou neziskové organizace jako příjemci veřejných peněz. Nejsou tam. A já to považuji za velkou chybu, že do registru smluv nespadají právě neziskové organizace, které tlačí na transparentnost, dělají třeba billboardy, plakáty a různé věci, tak tam prostě chybí. A já prostě jasně budu vždycky říkat, že registr smluv je nástroj kapitalistické konkurence na oslabení pozice národního státu. Je to tak. Prostě soukromý sektor, resp. kapitalistická konkurence chce vidět do uzavíraných smluv, které uzavírá stát. Tím pádem je stát oslabován. Co se poté děje? Jak už jsem řekl, poslanecký klub KSČM podpoří tuto novelu, kterou předkládá pan poslanec Vondráček, aby to bylo předloženo napříč politickým spektrem, našla se určitá shoda. Jenomže já se pak nestačím divit, když tady vystoupí pan ministr financí a říká tyto věci, které měly být už dávno jasné a dávno vyřešené. Jenomže tady je vidět, že se tady vždycky něco schválí, pak se tomu všichni divíme. Někdo podléhá tlaku nevládních neziskových organizací, které jsou příjemci veřejných peněz a dělají si z toho byznys.